Prosím, nyní, paní ministryně, máte úvodní slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, smyslem tohoto předloženého protokolu je především odstranit rozpory ve výkladu českojaponské smlouvy o sociálním zabezpečení v oblasti vysílání pracovníků.

Podle nové úpravy nebude sjednání pracovní smlouvy s podnikem v České republice tomu vysílání bránit za podmínky, že vysílaný pracovník i nadále zůstane v pracovněprávním vztahu se svou japonskou firmou.

Na japonské straně je již protokol připraven pro vstup v platnost a na naší straně ji již schválil Senát.

Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji vám, vážené dámy, vážení pánové, příjemné dopoledne.

Maximálně si ještě dovolím zmínit, že to trvalo osm let projednávání, než tato smlouva byla dovedena do zdárného konce.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s ratifikací byl vysloven souhlas. Končím bod číslo 9.